Dobré poledne, vážená sněmovno, vážená veřejnosti.

V současnosti je totiž velmi slabý.

Máme tu sněmovní komise samozřejmě pro zpravodajské služby, pro odposlechy apod., tak to je docela dobré. No, problém je, že jsme schválili jejich rozšíření, aby tam byli zástupci všech politických stran v Poslanecké sněmovně, a za více než rok se to nestalo.

Zvláště ne v momentě, kdy na jedné straně rozšiřujeme pravomoci zpravodajských služeb a na druhé straně naši nejvyšší ústavní činitelé zpochybňují jejich závěry.

Pořád se někde objevuje, že zakazujeme mobilní telefony. Popřípadě, jaké problémy má pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Také varování, které sice nevznesla zpravodajská služba, ale vycházelo z informací od zpravodajských služeb. Jak už naznačil zpravodaj, my jako pirátská strana máme největší problém s tou referenční databází digitálních podob osob. To je jednoduše řečeno velký bratr. A tady se v tom nadále pokračuje.

Jsou uložena dokonce u soukromých subjektů, které jsme tím pouze zatížili.

Z těchto důvodů my prosíme nebo vznáším návrh na vrácení k přepracování. Já reflektuji váš návrh. A nyní tady mám jednu faktickou poznámku.

Děkuji za slovo.

Děkuji, pane předsedající.

Ano, děkuji za připomenutí. Takže o tom návrhu, přesně jak jste říkal, budeme nyní hlasovat.

Pan poslanec Profant navrhl vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Návrh byl zamítnut. Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Nemá.

Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat ten návrh dalšímu výboru. Prosím, máte slovo.